Já se omlouvám, pane předsedající, ale já jsem teď objevila, že jsem se zdržela, a hlasovala jsem ale pro.

Ano, teď klepete dostatečně, takže vás všechny odhlásím a poprosím vás, abyste se svými identifikačními kartami přihlásili opětovně.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

A my tedy zopakujeme hlasování. Já vám jenom upřesním, že budeme opětovně hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty na projednání návrhu mezi prvním a druhým čtením o 30 dnů na 30 dnů. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh na zkrácení lhůt? Kdo je proti? Hlasování číslo 82, bylo přihlášeno 145 poslanců, pro hlasovalo 75. Návrh usnesení byl přijat a já konstatuji, že jsme zkrátili dobu pro projednání mezi prvním a druhým čtením na 30 dnů. Tím jsme se vypořádali se sněmovním tiskem 362 , respektive s prvním čtením, a já končím projednávání bodu číslo 12. Zároveň vyhlásím přestávku. Ještě předtím se hlásí pan předseda Benda.